Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil ještě k tomu prvnímu vystoupení pana poslance Klána, jestli ho mohu oslovit vaším prostřednictvím. Víte, dneska je nějaký špatný den na diskuse o majetku. Ráno jsme tady narazili na problém, jestli se má, nebo nemá, nebo nechystá náhodou někde nějaké znárodnění v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Předeslal bych, že nemám nic proti státním podnikům.

A pak dospějete podobnou logikou k tomu, že jestliže všechny státní podniky mají špatné podmínky pro své hospodaření, tak se potom všechny musí dostat do podmínek lepších a ty lepší budou stejné, jako mají ty privátní podniky, čili vlastně vy je chcete zprivatizovat.

Faktickou poznámku má pan poslanec Václav Votava. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

O privatizaci. Nebo o takovém plíživém prvním kroku k nějaké privatizaci. Je pravda, že pokud Budvar bude muset podléhat, jako že zatím ano, podléhat vlastně zveřejňování smluv v tom registru, tak bude vysvlečený naprosto donaha.

Pan kolega Kalousek přikyvuje, tak nevím, jestli, pane kolego, prostřednictvím, jestli s tím souhlasíte, co teď říkám. Chraň bůh. Já si myslím, že by to bylo namístě, protože ten zákon je opravdu špatný.

Děkuji. Prosím, pane ministře.

To vím stoprocentně.

Faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím. Děkuji.

Tak to prosím pěkně neuvádějte jako přednost. Já rád věřím, že všechno nakupují v České republice. A nezbývá mi nic jiného než věřit, chovajíli se podle zákona, že je to proto, že to je prostě ten nejvýhodnější možný nákup. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče. Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v listopadu jsme tady hlasovali a bylo to 110 hlasů, které při vědomí všech informací, a dovolím si tvrdit, že žádné nové ani dnes nezazněly, přehlasovaly zákon, který přišel ve znění ze Senátu, kde skutečně byl vyňat Budvar.

A uplynuly dva nebo tři měsíce, nic nového jsme se nedozvěděli, a já tedy úplně nevidím důvod pro to, aby se to dnes mělo změnit.

Ministerstvo financí nedoporučuje přijmout tento návrh pana ministra Jurečky. Ministerstvo průmyslu dává také negativní stanovisko s tím, že uvádí, že je to nesystémové a nelze považovat za souladné s ústavním pořádkem České republiky. Ministerstvo spravedlnosti rovnou vydává negativní stanovisko a říká, že je to nekoncepční návrh. Ministerstvo vnitra tady poodkrývá něco z loňského vyjednávání a píše, že navržený text odpovídá dohodě dosažené na úrovni politické reprezentace, protože Budvar a ochrana podniků ve veřejném vlastnictví byly tím tématem, které přijetí zákona zdrželo o rok, byly tím tématem, které se rok řešilo.